Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jenom velmi stručně.

Proto navrhuji zpřesnění a zároveň se zpřesňuje stav, kdy vzniká náhrada řešící výši náhrady. Dále se upřesňuje, co má obsahovat doklad o vlastnictví či jiném vztahu k letištním pozemkům, který se přikládá k žádosti o provozování letiště.

Je definován vyvlastnitel a podmínky pro možnost vyvlastnění. Zároveň se mění zákon o vyvlastnění a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já možná k tomuto návrhu zákona bych měl několik připomínek. Když jsme projednávali na hospodářském výboru tento návrh zákona, tak se tam stalo něco jsem ještě nikdy neviděl, aby se do sebe pustili zástupci Ministerstva dopravy a zástupce Ministerstva obrany. A opravdu to byl, řekl bych, střet, který já nepamatuji, že by někdy takový byl. Na to konto samozřejmě hospodářský výbor přijal některé pozměňovací návrhy, které se týkaly této problematiky, a já jsem se domníval, že celá záležitost dojde do druhého čtení sem na plénum Sněmovny a dále do třetího čtení ke zdárnému konci. Ale ono je to trošku jinak všechno, protože já jsem najednou obdržel z Ministerstva obrany opět připomínky, opět obavy.

Ale já mám obavu, že pokud rozpory budou nadále trvat, tak podle mne to není dobrý signál pro posun tohoto návrhu zákona do třetího čtení. Já nedám žádný návrh.

Druhá věc.

Takže chtěl jsem upozornit a poprosit vás, abyste tento pozměňovací návrh schválili, protože skutečně nám to pomůže.

Děkuji panu poslanci. Teď tu mám dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda František Laudát, po něm pan ministr. Prosím, pane předsedo. Prosím, pane ministře. Jsme pořád v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože jsem byl osloven, tak bych tady chtěl říct, že my dohodu s Ministerstvem obrany máme, pokud stále platí ta, na které jsme se dohodli, a to že se na tom majetkoprávním uspořádání letišť dohodnout nedokážeme zatím. Takže to, co potřebujeme udělat a o co bych chtěl Sněmovnu požádat, je, aby novelu zákona o letectví nechala projít v podstatě v takovém stavu, kterým prošla vládou, protože je tam transpozice evropských směrnic, kterou prostě udělat musíme, a abychom záležitosti týkající se majetkoprávních úprav nechali na delší čas, že bychom to řešili třeba vládním návrhem, ale později, protože to je prostě neřešitelná záležitost v tomto krátkém čase. Na jedné straně je tady požadavek, aby se hájila práva všech majitelů pozemků pod letištěm, na druhé straně je tady pohled některých vlastníků, kteří chtějí, abychom zákonem zabezpečili to, že se na ta práva až tolik dbát nebude. Já bych za Ministerstvo dopravy řekl, že souhlasím s návrhem pana poslance Adamce, aby tento prošel, souhlasím s návrhem, který je ohledně Eurocontrolu, jako pozměňovacím návrhem a za ministerstvo souhlasím ještě s návrhem, který předneslo ČSA na úpravu toho, aby letci mohli mít speciální smlouvy, a požádal bych, abychom zbytek, který se zabývá majetkoprávní úpravou, prostě v této novele neřešili a vytvořili prostor na to, aby se dala prodebatovat, řekl bych, podrobněji a najít se nějaká shoda, protože v tomto čase to nejsme schopni udělat.

Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím panu ministrovi, co řekl. Ten problém není jenom problematický mezi oběma ministerstvy, ale jak tady bylo řečeno, mezi vlastníky pozemků, většinovými vlastníky pozemků a provozovateli, resp. pronájemci těchto pozemků.